Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Adam Vojtěch.

Máte slovo, pane ministře.

Má celkově tři fáze.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já už jsem tady chtěl několikrát reagovat ve faktické poznámce, ale počkal jsem si poctivě. Spousta věcí, co tady teď budu zmiňovat, už tady padla, ale jak se říká, pane ministře, opakování je matka moudrosti. Zabýváme se tu dnes něčím, co vůbec nemusel být takový problém.

To přece nejsou žádné zázračné recepty, to je běžný postup.

Příslušná ministerstva a podřízené úřady se v mnohém chovaly jako amatéři. Neříkám to jako nějakou povinnou kritiku vlády, ale 1,2 milionu obyvatel Moravskoslezského kraje si zaslouží vědět, kdo za tuto situaci může.

A v čem spočívá to selhání? Jen pár příkladů.

Je hezké, že se kdysi pan premiér v předvolební kampani chlubil, jak na něj mají regionální exponenti ANO mobil. Ale k čemu to je, když nefunguje ani komunikace mezi krajem a vládou, byť obojí je ve stejných stranických barvách?

Krajská hygienická stanice situaci evidentně nezvládla.

Ujišťování, že krajská hygienická stanice dělá kompetentní kroky s klidem a rozvahou, mě o její dobré práci moc nepřesvědčilo.

Když to shrnu, vláda se na Karvinsko a potažmo na celý Moravskoslezský kraj vykašlala.

Těžko říct.

Chtěl bych tedy od příslušných členů vlády vědět, proč se chovali tak liknavě a hlavně jaké plány mají na zvládnutí pandemie v tamních ohniscích. Přes milion obyvatel kraje si jistě tyto odpovědi zaslouží. A dále bych chtěl reagovat na pana místopředsedu Hanzela prostřednictvím vás, pane místopředsedo.

Já veškerou vinu tady za to dávám vládě.

Pak jste tady řekl: něco v Moravskoslezském kraji selhalo.

To je asi všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.